Jedná se například o změny v oblasti zdaňování příjmů z výroby elektřiny u malých zdrojů, které nejsou předmětem podnikatelské činnosti a jejichž výkon je z hlediska dopadu na distribuční soustavu omezený a slouží převážně pro vlastní spotřebu, a zdaňování podílu na zisku vypláceným osobám, které nejsou členy obchodní korporace.

Avizuji, že v rámci podrobné rozpravy bude navrženo zkrátit lhůtu pro projednání návrhu zákona ve výborech na 30 dní. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Dobrý den.

Cílem navrhované změny je zamezení dvojího zdanění a odstranění nesouladu, který vzniká v případě hybridních úvěrových nástrojů, což jsou v podstatě nástroje, které vznikly z důvodu rozdílné kvalifikace finančních úvěrových nástrojů, kdy jeden členský stát považuje ten nástroj za půjčku a druhý členský stát ji považuje za vklad do společnosti.

Realizace záměru daňového zvýhodnění přinese dodatečný disponibilní příjem pro rodiny s dvěma a více dětmi.

Cílem je změna zdaňování příjmů z provozu výroben elektřiny, ke kterým není vyžadována licence udělovaná Energetickým regulačním úřadem, aby se nezvýšila daňová zátěž těchto výrobců.

Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Pan předseda klubu TOP 09. Prosím, pane poslanče. Já respektuji, že to byl poctivý pokus.

Dokáže to potom cpát jenom přes mimořádné schůze a zkrácení lhůt pod 30 dnů. Dá se to snést jednou, dá se to snést dvakrát, ale pan ministr financí si z toho udělal pravidlo a my mu toto pravidlo trpět nebudeme. Děkuji. Pan zpravodaj se hlásí do rozpravy. V tomto případě mi nezbývá nic jiného než požádat Sněmovnu o zkrácení lhůty na projednání mezi prvním a druhým čtením na 30 dní. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Nepadl žádný návrh na vrácení a zamítnutí. Není tomu tak. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Není tomu tak.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Má někdo návrh na jiný výbor, který by to měl projednávat? Není tomu tak. Není tedy návrh na hlasování dalšímu výboru, ale je návrh na zkrácení lhůty k projednání na 30 dnů.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji. Končím bod číslo 7.

Je tomu tak? Je tomu tak. Prosím, máte slovo. Asi se nejedná o dohodu předsedů klubů, nebo alespoň já jsem takovou dohodu neučinil, nicméně dalším bodem je třetí čtení, pro které je vyhrazen čas, a ten není v tuto chvíli.